A kde je premiér?

Situace je opačná.

Mně se to nelíbí. Děkuji.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.

Hlasovatelný návrh. Takže pan předseda Bartošek, poté pan místopředseda Filip, přednostní práva. Děkuji za slovo. A teď mluvím především k vám, kolegové z hnutí ANO. To, že pan premiér nekomunikuje s opozicí, to je dlouho známá věc. Máme před sebou dvě nejdůležitější věci, a to je hlasování o prodloužení nouzového stavu.

A druhá věc. Včera proběhlo jednání, na kterém bylo jasně řečeno, že posuneme dál jednání kolem rozhodnutí Ústavního soudu a nového volebního zákona. Bylo jasně řečeno, že jako nosič se použije návrh zákona, který zde už dlouhou dobu leží, který předkládal Marek Výborný, ten bude dneska načten, ukončí se první čtení a po dohodě všech poslaneckých stran v Poslanecké sněmovně a ve spolupráci se Senátem se připraví pozměňovací návrh tak, abychom tuto patovou situaci vyřešili. My jsme dnes tento návrh načetli, protože jsme pevně věřili, že dohody platí, situaci chcete řešit. Místo toho se dozvídám, že v rámci hnutí ANO tuto informaci nemáte, tím pádem se s velkou pravděpodobností situace kolem rozhodnutí Ústavního soudu a volebního zákona nezmění a nezmění se kvůli tomu, že to budete ignorovat, přestože ta dohoda padla. To znamená, že nedržíte ani dohody, které se udělaly s premiérem, že nedržíte slovo, které padne. Já vím, že řada z vás u těch jednání nebyla, to není o tom, kolegové, že bych to vyčítal vám, ale mě to mrzí, že prostě jeli to tak, že premiér tyto informace nepředává, a tím pádem paralyzuje tuto zemi, bohužel bez toho, že k tomu přistoupíte aktivně, ta situace patrně nemá řešení.

Pan místopředseda Filip, přednostní právo.

Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný, mám jenom dvě poznámky.